Tady připomínám, že jsme tento tisk nebo návrh zákona projednávali v minulém volebním období, ten zákon zůstal viset těsně před hlasováním ve třetím čtení.

Byl zařazen do opozičního okénka jako pátý bod.

Pak se já nemůžu divit, že nepřijde řada ani na můj lobbing.

Jsem přesvědčený o tom, že samoregulační mechanismy nestačí, že tady musí být regulace lobbování provedena na úrovni zákonné úpravy, a působení na představitele veřejné moci s cílem ovlivnit jejich rozhodování neprobíhá vždycky transparentně tady v této Sněmovně a podle jasných pravidel. To samozřejmě přináší riziko ohrožení veřejného zájmu ve prospěch skrytých parciálních zájmů. Lobbing tak může mít i negativní konsekvence, jako jsou nepřípustné ovlivňování, nekalá soutěž, politická korupce ve formě takzvaného zajetí regulátora, které nepříznivě dopadají na veřejný zájem, veřejné politiky, a tedy i ekonomiku. I proto v očích veřejnosti bývá lobbování často spojeno s korupcí, lobbista je vnímán jako negativní označení, ačkoliv to může být prospěšná instituce, a další příčinou negativního vnímání může být například i velmi tenká hranice mezi lobbováním a trestnými činy, jako například nepřímého úplatkářství. Nestátní neziskové organizace, které dlouhodobě usilují o regulaci lobbování v České republice, ji považují za důležitý prvek v rámci boje s korupcí. Setrvání ve stávajícím stavu by také vedlo k tomu, že nebudou zohledněna mezinárodní doporučení a návrhy, v této oblasti, které byly České republice adresovány.

Děkuji za pozornost. Děkuji za přednesení bodu. Děkuji za slovo.

Současně bych chtěl připomenout, že vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že zvýší kvalitu legislativy, že každou novou regulaci důkladně zváží na základě analýzy očekávaných dopadů a že legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, ráda bych předřadila bod 43, sněmovní tisk 56, což je změnový zákon, který, jak již bylo řečeno, měl být probírán včera. Bohužel na něj nedošlo a chtěla bych ho zařadit jako první bod. Uvědomuji si, že paní ministryně není přítomna, ale jistě všichni víme, že ministři mohou delegovat a jiný ministr může předložit za nepřítomného ministra.

Všichni víme, že takovýto zákon je vynikajícím nosičem. Nemusím říkat, co je to nosič je to prostě zákon, na který se dobře dávají přílepky. Už dnes v kuloárech rezonuje zase opětovné zavedení zálohování. Sama jsem si připravila rozsáhlou argumentaci, kterou bych ráda odprezentovala v této Poslanecké sněmovně, samozřejmě i s tímto tiskem, protože jsem zpravodaj. Ráda bych vypíchla negativa i pozitiva, která to může nebo nemusí přinést, a samozřejmě ráda bych i slyšela vaši argumentaci, zda jste na stejné lodi, jestli zálohování ano nebo zálohování ne, protože z mého pohledu, jestliže se to do tohoto zákona dostane, tak je to obyčejný přílepek, a zálohování jako takové by si zasloužilo samostatnou novelu a velkou, opravdu velkou diskusi, a ne to dát do tohoto změnového zákona jako přílepek. Takže já vám děkuji za pozornost a věřím, že tento bod bude zařazen jako bod číslo 1. Pouze pro pořádek dodávám, že ano, ministr může být zastoupen na základě toho, že je pověřen premiérem, případně je pověřen vicepremiér tím, aby je zastupoval, nebo člen vlády. Budeli toto doloženo, samozřejmě projednávat ten bod můžeme. A nyní s přihlásil k pořadu schůze pan poslanec Robert Králíček. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na tuto schůzi zařadit nový bod, protože se domnívám, že je velmi důležitý a že bychom jej měli projednat možná dříve než některé další zákony, a to je boj proti dezinformacím. V posledních dnech se v médiích objevily články o tom, že se boji s dezinformacemi nevěnuje dostatečná pozornost, a byly tam také útoky na vládu premiéra Andreje Babiše, že se tomuto tématu vůbec nevěnovala. Já si dovolím říct, že to není pravda a že tomu tématu byla věnována velká pozornost.